Jako zpravodaj nedoporučuji. Takže se vypořádáme hlasováním s protinávrhy, a to je s návrhem pana poslance Pavery, který navrhuje bod E13 hlasovat s legislativně technickou, to znamená jako bod 1.

Eviduji vás, pane poslanče.

Pan poslanec Pavera načetl legislativně technickou úpravu.

Pak už podle procedury, kterou navrhl pan zpravodaj nebo paní poslankyně Havlová. Ale před pozměňováky musíme hlasovat o legislativně technických úpravách. Já to také tak vnímám. E13 je legislativně technická.